Za třetí, přímé dodání signálu.

Za jedenácté, spravedlivá odměna a smluvní právo. Jak jistě vidíte z těch jedenácti bodů, jedná se opravdu o rozsáhlou problematiku.

To mohou být třeba upoutávky, fotografie, videa z natáčení, určité recenze a další věci, a to tak, aby obsah zpřístupňovaný prostřednictvím doplňkových služeb vysílatelů byl ve větší míře dostupný v rámci celé Evropské unie, případně evropského hospodářského prostoru, popřípadě samozřejmě ve více členských státech Evropské unie nebo evropského hospodářského prostoru současně. Vezmu jenom ty nejdůležitější věci.

Dále autorský zákon ani občanský zákoník v části upravující licence neobsahuje žádnou zvláštní úpravu teritoriálního vymezení licenční smlouvy, jaké vyplývá z čl. 3 směrnice, a to je rozšíření územního rozsahu licence na území celé Evropské unie případně evropského hospodářského prostoru, samozřejmě. Zásada přiměřenosti sazby odměny, ta je v českém autorském zákoně upravena v souvislosti se sazbami odměn vybíraných kolektivními správci v § 98e odst. 2 a výše odměny určená individuálními smlouvami mezi nositeli práv nezastupovanými kolektivními správci a vysílacími organizacemi není v autorském zákoně nijak limitována.

Úplně závěrem bych uvedl, že tuto právní úpravu je nutné tedy minimálně doplnit tak, aby odpovídala nové závazné unijní úpravě obsažené ve směrnici o pravidlech pro online vysílání a převzatá vysílání. Do právního řádu je tedy nutno doplnit zásadu země původu, a to zcela nezbytně, pro doplňkové online služby, definici relevantních doplňkových online služeb, pro které se bude zásada země původu uplatňovat, a přechodné ustanovení. Úplně na závěr, jen z mého pohledu, že navrhovaná právní úprava jako celek je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, tak jak jej vymezuje čl. 112 Ústavy České republiky, neporušuje princip rovnosti v právech ani princip zákazu retroaktivity, respektuje zásady zákonnosti, legitimity cílů, přiměřenosti zásahů do základních práv a svobod i další obecné zásady ústavního práva. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chápu, že nám hrozí nějaké pokuty, že nás čas tlačí, ale i já mám některé výtky kromě těch, co řekli mí předřečníci. Implementace směrnice Evropské unie pouze přenáší odpovědnost na poskytovatele datového prostoru a snaží se tyto poskytovatele zdanit.

Těchto výrobků se ročně v České republice prodají velká kvanta a částka, která je vybrána, rozhodně není zanedbatelná. Zavedení povinnosti platit jakési nové autorské poplatky za poskytnutí prostoru na serverech, kde byla již jednou zaplacena tato daň v podobě autorského poplatku z kapacity pevných disků, se tedy jeví jako pokus o další a další placení poplatků z uloženého obsahu, a dokonce pod vysokými pokutami s dvouletým nepodmíněným trestem. Jeví se to tedy jako dvojí zdanění téhož a z tohoto důvodu doporučuji tento zákon uvést do souladu tak, aby nedocházelo k dvojímu zdanění, a vrátit jej navrhovateli zpět k dopracování.

Paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Především, vážený pane ministře kultury, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych jenom krátce chtěla zareagovat. Chtěla bych poděkovat za vystoupení pana ministra kultury. On tady řekl ve svém vystoupení, že to je transpozice směrnice Evropské unie, ale já bych ho přesto chtěla v tuto chvíli oslovit a chtěla bych mu říct, že v minulém funkčním období jsme se snažili již tady autorský zákon předložit. Nedostalo se to na pořad schůze a předkládali jsme jednu důležitou věc, která se dotýká živnostníků, určitě o té věci víte, a jsou to autorské poplatky.